Děkuji vám za pozornost a omlouvám se, že jsem si na začátku zaryl, že jsme ve druhém čtení, ne v prvním, ale berte to ode mě jako takový folklor.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, alespoň ta hrstka, co nás tady zbyla.

Takže si myslím, že to vystoupení mělo rozhodně svůj smysl. Samozřejmě, dříve se stavělo jednodušeji, ale byla také jiná legislativa. Pamatuji si ještě to období jednoduchých staveb, ale já to nebudu moc rozebírat. Jinak si také velice vážím spolupráce napříč kluby, protože když se chce, tak to jde, tady je toho jasný důkaz.

A teď je otázka samozřejmě toho, že ten zákon už tady mohl být.

Děkuji za slovo.

Také bych chtěla reagovat na slova pana kolegy Adamce, ale nebudu tak kritická.

Začali se ztrácet v tom, co schválila minulá vláda, to, co připravila nová, jak to kde bude.

Proto jsem měla potřebu Kláře poděkovat, protože pro tu odbornou část, která si to může kdykoliv, jakkoliv pustit, to dávalo rozhodně smysl a pro ně toto vystoupení bude jednou tím hlavně souhrnným, aby se v tom konečně vyznali, a řekla, co bylo, je a jak bude, na čem je shoda a jak to bude vypadat. Takže z tohoto důvodu já chápu, že to bylo dlouhé, ale pro odbornou veřejnost, která bude muset v tom území nějakým způsobem rozhodovat, a pustí si toto vystoupení, aspoň ví, na čem je, co ji do budoucna čeká a na co se má připravit.

Děkuji, pane místopředsedo. Vlastně si trošičku protiřečil, protože říkal, a já s ním částečně souhlasím, že u takovéto robustní materie, když je na něčem shoda, je to zalité sluncem, že to může být podezřelé, na straně jedné ono to tak není. Nicméně bych chtěl poděkovat své ctěné kolegyni Kláře Dostálové za shrnutí toho tématu právě proto, že to je robustní záležitost, právě proto, že to je velmi komplikované. Koneckonců jsou to tři tisky, jde to několika výbory, není to vůbec žádná snadná materie. A připomenu historicky, že ten původní stavební zákon, jestli se nepletu, získal titul zákon roku, jest tak?